Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, všeobecnou rozpravu tedy končím. Zahajuji rozpravu podrobnou. Taktéž nevidím nikoho přihlášeného, i tuto rozpravu tedy končím. Zahajuji hlasování.

Návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání bodu 111.